Již nyní se nacházíme ve druhé polovině naplňování této koncepce a její výsledky v některých částech stále pokulhávají. Nová řešení financování sportu, která koncepce taktéž zmiňovala, rovněž nepřišla. Určité zvýhodnění společensky odpovědných firem neexistuje, sportovní kluby jsou stále více či méně závislé na příjmu ze samospráv.

Celkově současný stav českého sportovního prostředí za okolními státy značně pokulhává. V této souvislosti se vás proto ptám.

Kdy přijde Národní sportovní agentura s aktualizovanou strategií rozvoje sportu v České republice? Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Probíhají výběrová řízení na všechny volné pozice Národní sportovní agentury. Opatření dva zpracovat analýzu pro přípravu nového zákona o sportu. Opatření tři předložit pravidla činnosti financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center.

Opatření pět posílit kontrolní systém ve sportu na úroveň odpovídající výši alokace finančních prostředků na podporu sportu.

Opatření číslo šest definovat kategorizaci sportu v České republice.

Oblast rozvoje sportovní infrastruktury. Opatření sedm definovat priority v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury. Plnění v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury byly definovány priority pro tuto oblast.

Oblast rozvoje sportovní činnosti v České republice.

Opatření devět definovat role sportovních organizací ve sportovním prostředí. Částečné vymezení rolí je stanoveno jednotlivými výzvami a jejich účelem podpory.

Děkuji za slovo.

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Tam se sportovní agentura připravuje, jsou zapojeni do pracovní skupiny Rady Evropské unie, bylo zvolené téma pro předsednictví udržitelná dostupná sportovní infrastruktura. V rámci opatření vedoucí k genderové rovnosti ve sportu NSA připravuje pro příští rok podporu ženských týmů kolektivních sportů.

Záměrem výzvy je postupné vytvoření komplexní strategie v oblasti parasportu spolunastavením demokratických, transparentních a rovných, podmínek pro všechny cílové skupiny v každém sportovním odvětví pro zdravotně postižené sportovce.